Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych požádat o přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra.

Návrh na přerušení do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka.

Kdo je proti?

Pokud ne, nemohu jinak, než...